Takže nechápu, proč je to problém teď, když vlastně ti lidé, co se voleb neúčastní, dávají automaticky mandát těm, co se voleb účastní, aby rozhodli za ně. To je tady přece běžný princip.

A my jsme tady skutečně očekávali konstruktivní debatu a ne nulovou toleranci vůči opozičním návrhům.

No tak to už je skutečně přímo populistické plácnutí pro ty, kteří nejsou informováni. A omlouvám se, není to nic osobního, co jsem teď řekl, omlouvám se. Protože my navrhujeme, aby bylo potřeba pro petici pro vyvolání referenda 100 tisíc podpisů, vážení.

Dále jsem slyšel dlouhodobě výtky, že prý se může hlasovat o všem.

Nesmí směřovat k rozhodnutí, které by bylo v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. To znamená, my to omezujeme, že se nemůže prohlasovat, což často slyším od veřejnosti, třeba loupež, znásilňování, zabírání majetku. O tom se hlasovat nesmí, protože to odporuje samozřejmě i základní listině práv a svobod. Potom, že návrh na vyhlášení referenda jsou oprávněni prezidentu republiky podat nejenom občané, ta občanská iniciativa, ale byli jsme tázáni, nebo byly poznámky k tomu, jak to, že i skupina nejméně 50 poslanců nebo skupina 33 senátorů. My to tam nemusíme mít. Proto jsme to tam schválně takticky nechali. To znamená, tady vidíme, jak se tady nenávistně politikaří.

Proto jsme to tam schválně zakotvili. To tam také jinak být nemusí. A v případě, že by to bylo propuštěno do druhého čtení, tak vůbec by nebylo od věci to samozřejmě vyjmout a dát třeba do prováděcího zákona. To je v kostce ten návrh o referendu. Přestože vláda má ve svém vládním prohlášení zákon o referendu, je vidět, jak se opět bude politikařit, protože předem vím, anebo čekám, že to bude zamítnuto v prvním čtení.

Říkáme předem, netrváme na něm v tom smyslu, že když ho propustíte do druhého čtení, pojďme upravit ty parametry tak, aby to vyhovovalo dejme tomu vládě, která tady má většinu. Takže já vám tady předem veřejně říkám, jestli to myslíte s referendem vážně, jestli nechcete politikařit, to se dneska ukáže, propusťte to do druhého čtení a pojďme to upravit tak, ať konečně po dvaceti letech naplníme článek 2 Ústavy, že lid může vykonávat moc přímo. Netrváme na tomto návrhu. Propusťte ho do druhého čtení.

Děkuji. Faktické poznámky mám dvě.

Pak řádně přihlášení k rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte faktickou poznámku. Dobrý den, krásné odpoledne nebo spíš už podvečer. Já bych tady chtěla reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Okamury. On mnohokrát citoval ve své úvodní řeči.